Věřím, že rozpor nebude, a nebude, protože jsme si udělali kontrolu. Všichni navržení kandidáti jsou členy delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, jejíhož předsedu nyní budeme volit. Kvůli úspoře času zkrátím své vystoupení jenom ke konstatování, že volební komise v tomto případě přijala usnesení č. 95 a konstatuje, že v tuto chvíli jsou navrženými kandidáty Stanislav Grospič za KSČM, Jaroslav Lobkowicz za TOP 09 a Milan Šarapatka za Úsvit. To je v tuto chvíli vše.